Pokud toto bude jasné, pak si myslím, že není žádný zásadní problém pro věc hlasovat. Ale pokud toto jasné není, pak nám opravdu ty arbitráže hrozí.

No to se někdy notifikovat bude, to je úplně jedno. O to podle mého názoru vůbec v tom příběhu nejde. Jde o to, jestli prodloužení licencí je korektní, nebo není korektní. To je první věc, kterou jsem chtěl.

On ten mýtus, který, pane kolego, velmi rád hlásáte, o té bezplatné televizi, resp. televizi, za kterou nebudu muset platit, a to je to, co poskytujeme a kvůli čemu děláme celou tuto novelu a poskytujeme to spotřebitelům, je opravdu jenom mýtem. A já bych byl moc rád, abychom to tady neopakovali, protože ti lidé budou pak zklamaní, až zjistí, že to, co jste jim sliboval, neplatí. Dotaz, který jsem směřoval na ministra vaší vlády.

Odpověď ministra průmyslu a obchodu: Přechod na technologii DVBT2 není spojen ani podmíněn vytvořením podmínek pro spuštění placeného zemského televizního vysílání. První části rozumím.

A já se obávám, že se tak v brzké době může stát a že je zbytečné těm lidem říkat a slibovat, že nebudou zpoplatněné televize, když i to zemské vysílání bude zpoplatněno.

Víte, že tohle už si platíme stejně, a jenom říkám, že hrozí velké riziko, že přes všechno, co tady v té Sněmovně vznešeně zaznívá, ty komerční subjekty i v terestriálním vysílání přejdou na základě svého ekonomického rozhodnutí na to, že začnou být placeny a nebude možné je chytat . Já celý ten přechod pokládám za mimořádně sporný, minimálně jakoby nedodiskutovaný, jak se to dělat mělo, s tím, že veškeré kompenzace se poskytují jenom několika málo soukromým hráčům na trhu.

Já to pokládám za velmi sporné a je to důvod, proč dávám návrhy, abychom odložili účinnost těchto částí, protože se velice obávám toho, že můžeme opravdu dospět do nepříjemných arbitráží, za které samozřejmě ponese odpovědnost už někdo jiný než tato vláda. Děkuji za pozornost. Nyní přečtu několik omluv.

Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Dobrý den, děkuji za slovo.

Tím chci dokumentovat, že nechceme nijak bránit rychlému projednání této novely zákona. Nicméně už tehdy na tom jednání jsme kladli mnohé otázky a bohužel jsme dodnes nedostali dobré odpovědi, tak aby ty naše pochybnosti a rizika tohoto návrhu byly rozptýleny.

Bylo by to jednodušší, kdyby to byly dva samostatné body, ale už se stalo, už se s tím nějak vypořádáme.

To jsou určitě věci, které jdou správným směrem. Ta debata je tak trošku mimoběžná. Ono to spolu částečně souvisí, ale není úplná pravda, že to první si vynucuje to druhé.

Ten proces byl zahájen v prosinci roku 2016, kolegyně a kolegové, a doteď, dodneška, nebyla schopna Česká republika odpovědět na dotazy.

A ty otázky jsou mimořádně závažné a o některých tady mluvil pan poslanec Pilný. Trošku zapomínáme, a ti, kteří tak vášnivě obhajují tuto novelu, tak vlastně zapomínají zmínit ten fakt pro spotřebitele. Nucená výměna televizorů. Nucená, ne přirozená. A samotné Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém podkladovém materiálu v důvodové správě odhaduje tyto náklady na 5 miliard korun.